A to je všechno, o tom vedeme debatu. A omlouvám se všem přítomným lékařům. O tom mluví někteří jiní, vládní poslanci, opoziční to nebyli. Tak to opravdu nefunguje. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.